My jsme mysleli, že to podají jako koaliční partneři, protože to, co podá hnutí ANO, je tady neprůchodné, ale bohužel na poslední chvíli tito kolegové to museli stáhnout, protože koalice s tím nesouhlasila, ale já je nebudu jmenovat.

Děkuji, paní poslankyně. Nyní s přednostním právem pan předseda Výborný. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vládo, milé kolegyně, milí kolegové, já si dovolím k návrhu pana kolegy Brázdila i paní kolegyně Pastuchové jenom požádat pan ministr Jurečka je dnes řádně omluven z pracovních důvodů, proto tisk 237 skutečně dnes není možné projednávat. Mohu garantovat to, že i taková je dohoda v rámci celé vládní koalice, že tento tisk bude projednán na pokračování dnešní řádné schůze příští týden ve středu v bloku třetích čtení, tedy 13. července.

To jenom na vysvětlenou, proč to nemůžeme podpořit a proč garantujeme projednání příští týden ve středu 13. července. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji moc. Já tomu samozřejmě jakoby rozumím, ale máme plánováno už půl roku, že dnes a zítra zasedá Poslanecká sněmovna na rozdíl od příštího týdne, kdy jsou mimořádné schůze Sněmovny, pardon, včera a dneska, a myslím si, že pan ministr by tady určitě rozhodně být měl.

Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.

Zvedli jste ji. Bohužel tam byla chyba, kterou lze opravit. My tu opravu tady nabízíme.

Já věřím, že to, jak se tady rozhodnete, že to záchranáři vyhodnotí a že k tomu vezmou zřetel. Jsem přesvědčen, že při dobré vůli je možné tento tisk tady projednat, předřadit, a proto navrhuji, pokud by neprošel návrh pana kolegy Brázdila a paní kolegyně Pastuchové nebo pana kolegy Juchelky, tak bych navrhoval zařadit jako čtvrtý bod dnešního jednání. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí k návrhu změn pořadu Marek Benda. Prosím, máte slovo, pane předsedo.

To je první návrh, který by měl být konsenzuální. Zařadit dnes nový bod jako bod druhý do této schůze na začátek bloku třetích čtení, sněmovní tisk 166, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, třetí čtení. To je návrh, který jsme projednali a nemohl být jako třetí čtení zařazen v době, kdy byl schvalován organizačním výborem program schůze, protože ještě nebylo dokončeno jeho projednávání, organizační výbor zasedal v průběhu té schůze. Je to poslední třetí čtení, které nám zbývá před prázdninami. To zařadit jako bod 2.

Včera jsme schválili provádění sankcí a nemáme tam způsob, jakým zařazovat na ty sankční seznamy.

Děkuji. Paní poslankyně Pastuchová ještě k návrhu pořadu. Děkuji, paní předsedající.

Já tady vítám všechny záchranáře , děkujeme za vaši cestu sem. Ale že tu není ministr a já musím oponovat. Mnoho a mnoho zákonů se zde projednává bez toho, aby tady byl ministr, a převezme jeho roli někdo jiný, pane předsedo, takže prosím, na tohle se nevymlouvejte.

Já vás znovu prosím o to, abyste dnešní legislativní chybu, kterou jste všichni v minulém období schválili, dnes napravili. Děkujeme. Pan poslanec? Budete navrhovat nový bod. Nejsme v diskusi. Tak prosím.

Přednesl jsem svůj návrh. Prosím, přišli jste proto, abyste tady vlastně nakonec poděkovali všem nám, kteří pro to zvedneme ruku, aby ten zákon prošel. Moc si toho vážím, že jste vážili tak dlouhou cestu a vzali jste si volno.